Tyhle tři nominace, které jsem vám představil, byly na komisi přijaty ve dvou usneseních, ale je to pouze formalita.

Kolegyně a kolegové, opět poprosím, stále nám dochází k chybám při hlasování. Důsledně prosím, abyste označovali kandidáty, pro které se rozhodnete, označením čísla před jménem, buď tedy kroužkem, nebo případně křížkem. Teď, pane předsedající, poprosím ještě o otevření rozpravy. Připomenu, že v tomto případě o návrhu na tajnou volbu musíme hlasovat. Rozhodneme o tom, že návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu provedeme tajným hlasováním, a to rozhodnutím v hlasování pořadové číslo 214. Požádám vás o novou registraci. Rozhodneme o tom, že návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu provedeme tajným hlasováním.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Provedeme tedy tajnou volbu.

Po polední přestávce budeme pokračovat projednáváním státního rozpočtu.